Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 295/7. Mám zde poznámku k hlasování. Prosím pana poslance Janulíka. Děkuji, vážená paní předsedající. Vážení kolegové, na sjetině mám ne, a hlasoval jsem ano. Nezpochybňuji hlasování, jenom pro zápis. Ano, děkuji. Nyní vítám mezi námi senátora Karla Kratochvíleho. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, tak jak jsme schválili nebo přehlasovali malá rozpočtová pravidla, tak tento návrh zákona řeší rozpočtová pravidla hlavně pro ministerstva a fondy a posiluje jejich úlohu při poskytování dotací. Senát předložil osm pozměňovacích návrhů, z toho některé bychom mohli označit za akceptovatelné, ale podle Ústavy Sněmovna buď přijme všechny, nebo je odmítne.

Z toho důvodu Ministerstvo financí nemůže souhlasit s těmito návrhy a navrhujeme, abychom tyhle návrhy Senátu zamítli. Děkuji.

Pan kolega Kubíček nechce, pane kolega Bendl také nechce.

Prosím, pane senátore, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci, předem mi dovolte, abych vás přivítal v novém roce a popřál vám hodně zdraví a osobních úspěchů v tomto roce.

Pozměňovací návrh Senátu číslo 1 je veden snahou zachovat platnost opatření, které může napomoci v boji proti korupci při poskytování dotací. Pozměňovací návrhy Senátu číslo 2 a 3 se snaží upřesnit a upevnit právo příjemce dotace na spravedlivé a nediskriminační postavení v řízení o poskytnutí dotace. Pozměňovací návrhy Senátu číslo 4 a 5 si kladou za cíl upustit od návrhu, aby jako státní finanční pasiva byly vyjmenovány i dluhy ze státem vystavených směnek. Pozměňovací návrh Senátu číslo 6 navrhuje zrušit společně tři body, které všechny společně mění současný stav vracení dotací.